Dobrý den, dámy a pánové.

Já se domnívám, že v souvislosti s programovým prohlášením vlády, které určitě všichni znáte, tak se můžeme také domnívat, že se nejedná o plán, který byl i na samém počátku vzniku této vlády, protože o zvyšování daní včetně tech, které jsou obsaženy v tomto daňovém balíčku, se tam opravdu nic nedočtete.

To znamená, abychom prostě věděli, že tady dochází ke zvýšení daní proto, aby se zvýšil příjem státního rozpočtu, aby tento příjem mohl být pak následně různými způsoby zase porozdáván. A já už tomu začínám říkat legální korupce občanů, protože třeba u takových slev na jízdné pro vybrané skupiny občanů se o nic jiného ani nejedná. Už jsme zaznamenali určitě, jak to je i výhodné pro celou řadu dopravců a jak se tyto slevy podepisují v našem rozpočtu. To samozřejmě všichni nejenom z médií dobře známe.

Takže to není zdaleka poprvé, kdy tady ke zvyšování daní vládou ve složení ANO, ČSSD dochází. Proto bych chtěla vyzvat tedy paní ministryni, ale i pana ministra zdravotnictví, který mě mrzí, že když se jedná o zdraví, tady ani není, to považuji za velmi podivné, protože přece jenom jedná se tady hlavně o ochranu obyvatel před škodlivými vlivy kouření, hazardu a všemi těmito věcmi, se kterými já rozhodně nepolemizuji, to určitě jsou věci škodlivé, ale teď mě to napadá, je to velice nestandardní, že tady takovouto věc projednáváme bez účasti pana ministra, a proto si myslím, že by bylo záhodno dát mu příležitost se dostavit na naše jednání.

Ano, já registruji ten procedurální návrh. Děkuji za tuto řeč. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Pro poslance, kteří přicházejí byl zde návrh na přerušení do přítomnosti pana ministra, nicméně pan ministr je přítomen, takže já ten návrh nepovažuji v tuto chvíli za hlasovatelný.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně, já ten svůj projev rozdělím na dvě části. Paní ministryně, já bych vás chtěl požádat, abyste se omluvila Sněmovně a Senátu za ty své naprosto nehorázné výroky o opoziční a senátorské špíně. Já si myslím, že tyto vaše naprosto nevhodné výroky, které byly naprosto zbaběle schované za citace, výrazně narušily projednávání tohoto bodu a mohli jsme se všichni věnovat užitečnějším věcem. Ale já chápu kolegy, kteří si tohle nechtějí nechat líbit, protože to, aby vládní představitel sprostě nadával zástupcům Poslanecké sněmovny a Senátu, je prostě neakceptovatelné. A argument, že jste jenom citovala z dopisu příznivce.

Děkuji. Ano, budu pokračovat. A k průběhu dnešního projednávání. Dali jsme dva velmi věcné pozměňovací návrhy k pořadu jednání. Myslíme si, že zprávy ČT se měly projednat prioritně dnes už proto, že jsme byli téměř u konce rozpravy. Bohužel, vládní koalice to prohlasovala jinak. To je vaše odpovědnost. Stejně tak si myslím, že rodičovskou bychom měli projednat dřív, protože prostě tisíce a statisíce rodičů na to čekají, jaké bude to finální řešení. Teď k tomu projednávanému tisku. Obecně my bychom s vámi byli ochotni hledat shodu na zvyšování spotřebních daní, pokud vy byste zase byli ochotni dodržovat svůj vlastní předvolební program a snižovat na oplátku zdanění práce. To se bohužel neděje. Zdanění práce neustále roste.

Vláda tento problém ignoruje.

Pokud byste byli ochotni aspoň na ten návrh 27 000 slevy na poplatníka přistoupit, tak jsme ochotni jednat o podpoře tohoto zákona jako celku. Bohužel, zatím toto avizováno nebylo.